Nyní požádám o vystoupení pana premiéra.

Pane premiére, máte slovo.

O čem tady vlastně mluvíte! My jsme úřednická vláda.

Tak o čem tady mluvíte, prosím vás? V tom jste vyrostli tradiční demokratické strany!

Co budeme dělat? A potom jsme začali s vámi jednat. Co bylo první, pane kolego Bartošku? Proč? Pamatujete? Vaše lidi. A my jsme říkali: ale my nemáme žádné takové lidi.

Všude jste chtěli mít své náměstky přece! A pořádně!

Tak někdo to tu říkal.

A co ten váš pan předseda Bělobrádek? Kolik tam má lidí věda a výzkum? Kolik je tam dneska? Tak o čem vy tady stále mluvíte? Takže my jsme nastoupili a my jsme říkali, my nechceme, a vy jste nás k tomu donutili.

Nebyl schopen.

To jste byli aktivní, pane Bartošku, vy osobně.

Ale státní tajemník, který tam byl zabetonován devět měsíců, tak proti vůli ministra si ho tam vrátil.

My to děláme objektivně. Není členem hnutí ANO. Takže já nechápu tu debatu tady. A pokud pan předseda Fiala tady porovnává, že už to bylo, tak já tomu nerozumím.

Takže není to pravda. Nejsou.

A hlavní důkaz toho je, že ve vládě nejsou členové hnutí, většina nejsou vůbec, takže já nechápu vůbec, o čem mluvíte. Deset let vám to trvalo. Nikdy. Nemáme tu tradici, nemáme tolik lidí, které je potřeba nakrmit, aby dostali tu funkci ve státní správě. My chceme mít ve státní správě kvalitní úředníky. Chceme je otevřít kvalitním lidem, aby mohli konkurovat i soukromé sféře. Takže byl bych rád, kdybychom skutečně používali fakta a ne nějaké domněnky. Děkuji. Dobrý podvečer.

Prosím. Tady nemá být rozhodující to, kdo má ve státní správě jakou stranickou příslušnost.

To jsem nikdy nezkoumal.

A to je, oč tu dneska vedeme debatu.